Děkuji za slovo.

V návrhu zákona jsou obsaženy změny celkem sedmi daňových zákonů. Tím, že jsme tyto změny spojili do jednoho zákona, sledujeme hlavně přehlednost pro adresáty těchto změn. Novelou zákona o daních z příjmů chceme především zvýšit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě.

Odejmutí daňové podpory doplňkového penzijního spoření v případě výplaty částečného odbytného a vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu. Předně jde o zavedení institutu nespolehlivé osoby, jehož cílem je zamezit účelovému rušení registrace plátce se záměrem očistit se, v uvozovkách, od označení nespolehlivý plátce. Také dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na všechna zdanitelná plnění, která umožňuje Evropské unie. V návrhu zákona je také obsaženo zrušení specifické úpravy zdaňování společností, dříve sdružení bez právní subjektivity, nebo zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění pro poskytnuté úplaty virtuální měnou. Nejdůležitější změnou zákona o místních poplatcích je zvýšení maximální sazby z poplatků za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 20 korun a 200 korun za každý započatý den. Změna je navržena v návaznosti na vládou schválený národní program snižování emisí České republiky.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Tím je pan poslanec Votava. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se svou zpravodajskou zprávou.

Chci říci, že rozpočtový výbor, aniž tedy dosáhl přikázání jako garanční výbor, což předpokládám, že bude, iniciativně otevřel tento tisk, tento návrh, s tím, že po obecné diskusi, obecné rozpravě projednávání přerušil s tím, že byl stanoven termín na pozměňovací návrhy. Potom budu také navrhovat, aby byla zkrácena lhůta na projednání o 30 dnů na 30 dnů.

Daňový balíček obsahuje i přísnější podmínky pro vyplácení daňového bonusu. Myslím, že je to důležité, protože právě v tomto se občas vyskytly podvody.

To je určitě také významné opatření.

U místních poplatků je potom možnost obcím dát zvýšení poplatku za vjezd ze současných 20 korun na 200 korun, tedy řada opatření. Pane předsedo, nechtěl bych zneužívat svého postavení zpravodaje. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. První přihláška je od pana poslance Kalouska, potom pan poslanec Stanjura, potom tedy pan zpravodaj a potom další. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.

V tomto případě může vláda počítat s naší podporou.

Připomenu tři základní.

Vláda zrušila druhý pilíř, bohužel nepřišla s žádnou jinou alternativou penzijní reformy, došlo prostě k prostému zrušení.

Druhý příklad jsou dvě operace, které byly uzákoněny na přechodnou dobu, a sice tří let.